Pokud ano, někdo , tak to se omlouvám.

A je to velmi komplikované to řešení najít. Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát a po něm pan vicepremiér Bělobrádek. Děkuji. Když to tady tak poslouchám, zejména pana vicepremiéra, tak ti, co o penzijním systému něco vědí, tak vidíte, jací šílenci řídí tuto zemi v tuto chvíli.

Děkuji. Nyní pan vicepremiér Bělobrádek a připraví se paní poslankyně Šánová.

Ještě než začnete, poprosím vás, kolegyně a kolegové, opět o ztišení.

Děkuji, pane místopředsedo.

A pokud jsem tam řekl i něco jiného, tak za to se omlouvám, nejsem skutečně odborníkem stoprocentně vzatým. Konečně co mám dělat, když tady není ministryně práce a sociálních věcí?

Aspoň taková čísla já mám. Co se týká otázky, kde jsem přišel na to, kolik lidí z tehdejší koalice vstoupilo, tak my jsme si tehdy nechali udělat dotazník, který jsme poslali všem členům vládní koalice, všem zákonodárcům. A podle toho, jak nám odpovídali, tak podle toho. Já se to snažím dohledat, nemůžu, ale pak vám to, pane předsedo, klidně dodám.

Co se týká hledání vlády a konsenzu, tak tady kolega je zděšen, jak se ve vládě můžeme domluvit.

Mně to tak přišlo, že je snižována snaha skutečně diskutovat o této zásadní věci.

Takže ještě jednou dvě minuty s vaší faktickou poznámkou.

Teď jsem to pochopil. Děkuji. Nyní přečtu omluvenku.

Prosím.

Ale proč ne? I kdyby to byla pravda. Bezesporu mezi poslanci a mezi našimi kolegy v Senátu je mnoho členů a členek, kteří už jsou v penzi. Logicky. Mnoho z nich se blížilo penzi, ti se taky logicky nepřihlásí, protože je tam určitě nějaká minimální doba.

Tak si vezměte kolik, kdyby bylo stejné procento mezi populací, kolik by bylo účastníků, kolik účastníků druhého pilíře.

Vy jste ovšem ten pilíř zavřeli a teď ho rušíte.

Ale to systému penzí nepřináší třetí pilíř nic! Jedno procento! A jen tak mimochodem, roční státní příspěvek na třetí pilíř je stejný nebo vyšší než to, co chcete dostat ze 100 tisíců živnostníků díky EET. Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera, připraví se paní poslankyně Šánová.

Nicméně dnešním projevem, který jste tady předvedl, pane vicepremiére Bělobrádku, vy jste předvedl snůšku nekompetence a fabulace, jste skutečně ukázal, že kolega Laudát měl v mnohém pravdu.

Paní poslankyně Šánová, připraví se pan vicepremiér Bělobrádek.